Děkuji za slovo, pane předsedo. Vystupuji v rozpravě, pane poslanče Jando a další, v rozpravě vystupuji.

Každý rok to pořád tady řešíme. Minule jsme to řešili, řeší se to pořád dokola.

A já to vůbec nehodnotím, to jenom věcně konstatuji. První byl ten, že byly uzavírány dohody o provedení práce v rozsahu vyšším než 300 hodin ročně. A pak tam byly nějaké propagační předměty, podobně zase nebyly vysvětleny. Ta byla vyčerpána, námitky byly vypořádány a nyní se to předává. Není tam prodlení vůbec žádné. Předává se to na Finanční správu, která jediná autoritativně může konstatovat porušení rozpočtové kázně. Takže to jsou dvě věci. Podezření a pak samozřejmě případná konstatace Finanční správy o porušení. A Ministerstvo financí to nemůže autoritativně konstatovat. Může konstatovat pouze podezření a předat to na Finanční správu, což se v těchto dnech děje. Takže samozřejmě co se týče kontroly dokladace, výkazu a tak dále, tak to probíhalo. Tady se jedná o to, že proběhla kontrola podle kontrolního řádu, bylo toto konstatováno a Finanční správa musí zahájit, prostě je to v její kompetenci, řízení o porušení rozpočtové kázně a umožnit dokazování.

Nyní pan poslanec Janda s faktickou, poté pan předseda Kalousek z místa. S faktickou?

Nějaké pochybení ze strany svazu bojovníků tam je ohledně účetnictví a my vám nabízíme řešení.

Děkuji. Tak dáme faktickou, dobře. Děkuji za slovo. Paní ministryně skutečně korektně popsala ten proces. Ale pak je tady také politické rozhodnutí, jestli Poslanecká sněmovna té bandě, která si říká Svaz bojovníků za svobodu, chce, nebo nechce dát dotaci z veřejných prostředků. Bez ohledu na to, jestli rozpočtovou kázeň porušili, nebo neporušili. Děkuji. Bylo to skutečně přesně třicet vteřin.

Myslím si, že o této vládě se to skutečně říct nedá.

Nikoho nevidím a rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, zanedlouho budete hlasovat o nejdůležitějším zákonu letošního roku, zákonu, který umožní naší zemi a našim občanům, že se budou mít lépe, že budeme investovat do potřebných projektů a důležitých priorit, jako je školství, věda, výzkum, zdravotnictví, do životní úrovně seniorů a do dalších oblastí, kde se to České republice v budoucnu vrátí.

Všichni víme, že investice jsou motorem ekonomiky a posouvají naši zemi vpřed. A to platí zvlášť v době, kdy ekonomický růst zvolňuje.

Chceme, aby naše ekonomika zůstala konkurenceschopná, nezaostávala, ale naopak byla moderní a udávala směr. Proto předkládáme rozpočet, který umožňuje, aby výdaje na výzkum, vývoj a inovace vystoupaly na celkový objem 47,6 miliardy korun, tedy o 5,5 miliardy více než letos.

Současně ale rozpočet musí myslet také na palčivé problémy dneška. Proto sleduje a naplňuje dlouhodobý cíl, věřím, všech poslanců v této Sněmovně, kterým je zlepšení životní situace dvou a půl milionů seniorů žijících v naší zemi. Ve zvyšování životní úrovně seniorů však budeme pokračovat i dál, aby už napřesrok dosáhl průměrný důchod nejméně 15 tisíc korun.

Rozpočet samozřejmě zlepšuje i životní úroveň ekonomicky aktivních.

Obrovský kus cesty, který nás přiblížil k relacím obvyklým na západ od našich hranic. To, co se desetiletí jevilo jako nedosažitelné, naplňujeme. A daří se nám i ekonomicky.